Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, přestávka pro poradu klubu hnutí ANO skončila.

Zpravodaj je připraven. Pane zpravodaji, můžeme hlasovat po jednotlivých bodech, tak jak byla schválena procedura.

Protože je pohyb ve sněmovně, já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Můžeme tedy začít, pane zpravodaji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrh A jako celek.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 131. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo k tomuto pozměňovacímu návrhu přijato. Ano. Paní navrhovatelko, vaše stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 132. Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat, pane zpravodaji. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Raise. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující. Paní navrhovatelka?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 133. Návrh byl přijat.